Než přistoupíme k programu dnešní 24. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 4. prosince tohoto roku zanikl poslanecký mandát Vladimíru Koníčkovi. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nové poslankyně. Já bych poprosil, abychom tento slib byli schopni vyslechnout v důstojné atmosféře. Děkuji vám. Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že včera, 4. prosince 2018, poslanec Komunistické strany Čech a Moravy za volební kraj Zlínský pan Vladimír Koníček složil do rukou předsedy Poslanecké sněmovny slib člena Nejvyššího kontrolního úřadu a ujal se funkce člena úřadu.

Dámy a pánové, prosím, abyste povstali.